Co se týče rozpočtu jako celku, bez přijetí našich tří hlavních pozměňovacích návrhů ho rozhodně nepodpoříme. Je to rozpočet vyrobený ze setrvačnosti, bez jakéhokoliv plánu, kterým tady pan premiér s oblibou mává. Ještě jednou prosím o podporu doprovodného usnesení, ať vláda dožene Prahu a začne zveřejňovat rozklikávací rozpočet. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, vážený pane předsedo vlády, já jsem trpělivě čekal.